Pojďme se chvilku nudit a firmy, které pana Babiš zpochybňuje ve svém dopise, stručně projít a podívat se, jak skandální odhalení opravdu odhalil.

A samozřejmě jsou tu i další vlastníci, a to všecko lze snadno, respektive velmi snadno dohledat z veřejných zdrojů.

Kolegyně a kolegové, omlouvám se.

Pochopili jste?

Rychle a ještě jednou.

Takže jak říkal již zde zmiňovaný Lenin, vše souvisí se vším.

V zájmu čeho se tedy předkládají společnosti tyto lži? V zájmu čeho tady vzniká nacionalistickokomunistická fronta?

To tehdy neprotestovali a nemluvili o krádeži za bílého dne? Rozumíte tomu někdo? Jen to, že je volební kampaň a že za čtyři dny máme volby. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane místopředsedo. I přesto, že jsem přesvědčen, že tato předvolební hysterie, kterou vyvolal zejména dnes trestně stíhaný Andrej Babiš a také pravděpodobný agent StB, je snahou odvést pozornost od zcela zásadního tématu těchto voleb, kterým je zachování demokracie a prozápadního směřování České republiky, toto je prosím tématem voleb. Nic na tom však nemění situace, že vláda v otázce těžby lithia zcela selhala v ochraně ekonomických zájmů státu. Vzájemné obviňování mezi ministerstvy průmyslu a obchodu a životního prostředí, kdo za to může, je učebnicovým příkladem neschopnosti této vlády spravovat tuto zem. Tato neschopnost se bohužel netýká pouze těžby lithia. Chtěl bych se z tohoto místa zeptat, kde byl tehdejší vicepremiér Babiš, dnes trestně stíhaný Andrej Babiš, v době, kdy se připravovala surovinová politika vlády. Jeho velkým tématem v té době byly poplatky za vydobytý nerost. Kde byl v této době tehdy vicepremiér, dnes trestně stíhaný Andrej Babiš?

Kde byl v době, kdy se připravovala surovinová politika vlády a kdy se novelizoval horní zákon dnešní vicepremiér, ministr životního prostředí Richard Brabec? Kde byl? Mlčel a neřekl ani slovo.

A dnes, čtyři dny před volbami, z toho dělá velké téma společně s trestně stíhaným Andrejem Babišem. Musím taky bohužel říct, že politicky selhal i ministr průmyslu a obchodu. To, že podepsal memorandum pár dnů před volbami, aniž by ho řádně projednal v Poslanecké sněmovně, aby seznámil Parlament, to znamená Sněmovnu a Senát, s obsahem memoranda, aby k tomu měl skutečný politický mandát, tohle neučinil. Podpis memoranda proběhl pár dnů před volbami a já to beru za velkou politickou chybu.